Informace místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka k situaci v ocelářském průmyslu Prosím, aby se slova ujal pan místopředseda vlády, jak bývá zvykem, když se jedná o takovéto informační body.

Za první čtvrtletí ještě nemáme auditované výsledky, nicméně vše nasvědčuje tomu, že budou nejlepší za posledních pět let.